Děkuji za slovo. On tady položil velmi správnou otázku, kde je ta jistota.

Ale já jsem si jist, že to je velmi špatný předpoklad. Kdybychom chtěli mít alespoň slušnou pravděpodobnost, tak by to znění, které je preferováno, mělo skutečně v takto zásadní věci být posláno do připomínkového řízení, opřipomínkováno všemi ministerstvy, a pak by byla alespoň nějaká slušná pravděpodobnost, že to dopadne dobře.

Teď riskujeme úplně totéž a riskujeme zase více než deset let, než bude nějaká šance se ze situace, kterou tady zhoršíme, vyhrabat.

Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Využiji možnosti pro zpravodaje se rychle přihlásit a reagovat a vezmu to odzadu, na pana kolegu Čižinského. Ale ono to proběhlo, to meziresortní připomínkové řízení.

A já třeba u sebe jako zpravodaj v malém expertním týmu, v pracovní skupině, mám zástupce jak Legislativní rady vlády, pana doktora Korbela, tak zástupce Nejvyššího správního soudu, pana doktora Vomáčku, a s nimi se na každý ten návrh díváme a dáváme si k němu nějaké stanovisko. Já si prostě nemyslím, že to tady děláme nebo tlačíme, vládní koalice, nějakou silou, že se spěchá, kvaltuje, řekl jsem to před chvílí, ty lhůty byly velmi dlouhé jak v zimě, tak i v tuto chvíli, udělat si názor a každý z těch návrhů prodiskutovat. Bylo to řečeno vůči paní ministryni na začátku, tohle je věc, na které se shodneme. A tohle je věc, o které už snad ani není potřeba diskutovat.

Když jsme tady dělali novelu liniového zákona, čtyřistašestnáctky, zavedli jsme do toho práva Národní geoportál územního plánování. Tohle všechno je digitální.

Takže tyhle všechny kroky tam jsou promítnuty, dělají se a určitě se na nich shodneme, ale to, co chci říct, co je pointa tohohle mého vystoupení: opravdu, přátelé, není to samonosné, a tohle je moment, na kterém se bohužel neshodneme, ale je potřeba to říct. Jsme prostě přesvědčeni, že pouze digitalizace, pouze zdigitalizování těch procesů tomu systému nepomůže a nezajistí nám vymahatelnost těch lhůt a toho, že to všechno stihneme tak, jak chceme.

A poslední rychlá reakce. Ale, prosím, buďme v té debatě korektní. Není to úplná pravda, není to stanovisko SMOČRu tady v tom jednotné, Komora statutárních měst to prostě vidí jinak než většinoví představitelé Svazu měst a obcí a vydala i jakési v uvozovkách jiné oponentní stanovisko. A tady zase připomenu ty už diskutované čtyři městské artikuly, požadavky velkých měst jsme pomocí pozměňovacích návrhů do systému, do toho komplexního pozměňovacího návrhu zapracovali.